Já si myslím, že to jsou věci, které jsou varovné, a jestli nechceme být považováni za farizeje, je třeba, abychom, když už něco se stane, měřili všem stejným metrem. Děkuji za pozornost. Také děkuji. A pokud nejsou další žádosti o vystoupení s přednostním právem, tak přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu 51. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl vám všem písemně předložen. Je tady žádost o odhlášení. Prosím o novou registraci. A budeme hlasovat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 2. Tento návrh nebyl přijat. Zeptám se, kolik času je potřeba na přestavení techniky. Pět minut.